Vedle dostatku plynu jsme také zajistili i zmírnění dopadu cen energií na domácnosti díky úspornému tarifu a díky snížení poplatku za obnovitelné zdroje energie.

Ano, já bych chtěl ještě větší změnu s emisními povolenkami, ale prosadili jsme alespoň něco, alespoň nějakého kompromisu, nějakého pozitivního výsledku jsme dosáhli, a navíc jsme si vyjednali konkrétní výjimku pro Českou republiku a konkrétní pomoc naším teplárnám. S čím vy jste přijel pro Českou republiku? A my tady máme jednu věc za druhou, která slouží občanům České republiky, zlevňujeme energii a je pro nás výhodná. Já bych v tom, pane předsedo Babiši, nepokračoval, protože to jenom ukazuje vaše neporozumění energetickému trhu a tomu, co se děje v Evropě. Vážně nám tady chcete dávat za příklad Francii a její způsob zastropování cen energií?

To má být ten recept? Nebo chcete říci českým občanům, že máme jít cestou Španělska a Portugalska, které představují v Evropě energetický ostrov a ví to každý, který jenom trochu rozumí energetice energetický ostrov a jejich cesta není snadno napodobitelná pro žádnou zemi, která se pohybuje na otevřeném trhu. Nebo máme zavřít náš trh s elektřinou, uzavřít se tady, protože máme elektřiny přebytek? A co když to udělají jiné země? Co budeme dělat s ropou, které máme nedostatek, nebo s plynem, kde jsme závislí na dalších zemích? To jsou populistické recepty, které vůbec neodpovídají realitě. Kdybychom je uplatnili, tak jenom poškodíme české občany. Touto cestou naše vláda nepůjde. My jdeme cestou skutečných rozumných řešení, která zlevní cenu elektřiny a pomohou našim občanům a firmám. Pracujeme i na dalších věcech, já nemám čas nebo mám čas, ale nechci tady být další hodiny a určitě budu mít prostor třeba po roce, po dvou, k nějaké mezibilanci činnosti naší vlády, ale když už jste tady jako opozice vytvořili tento prostor, tak ještě pár slov k některým dalším věcem. Pracujeme také na něčem, co náš stát potřebuje, po čem také volají podnikatelé, co potřebují naši občané, a to je konečně se posunout s digitalizací, vytvořit tady jasné, transparentní, moderní prostředí v různých oblastech. Ano, i tady je digitalizace zásadní, významnou změnou, která urychlí všechny ty procesy a pomůže nastartovat rozvoj stavebnictví, což my potřebujeme. Chceme udělat velký krok i v digitalizaci státní správy, pracujeme na tom. Udělali jsme už velký kus práce během těch několika měsíců a v praxi to nakonec bude znamenat to, že občané nebudou muset úřadům poskytovat údaje, které už stát jednou od nich získal. To všechno už v České republice mohlo a mělo být, není tu nic. My digitalizaci považujeme za velmi důležitou a chceme se v ní rychle posunout kupředu. Ještě se chci dotknout jedné věci, kterou jste tady také zmínil, která je důležitá a kterou využíváme ve prospěch České republiky v zájmu jejích občanů a v zájmu jejích firem, a to je předsednictví v Evropské unii. Já tu nechci hodnotit, protože je před námi ještě několik těžkých měsíců, ale určitě jsme předsednictví zahájili úspěšně.

Já v Evropě v době našeho předsednictví vidím nejen na úrovni Evropské rady, ale i na úrovni Rady Evropské unie, v těch formátech jednotlivých ministrů, jasnou vůli, snahu s námi spolupracovat, evropští lídři a ministři se nám nevyhýbají, daří se nám prohlubovat krizovou spolupráci a to se potom odráží i na bilaterálních vztazích. Já jen připomenu, že jsme podepsali spolupráci České republiky a Německa při výpadku plynu, což je důležité.